Pak zde ještě mám omluvu, která přišla nyní.

Dnešní jednání zahájíme bodem 317, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.